Je třeba také zdůraznit, že výhoda přímé demokracie se ztrácí v případech, kdy v obci přetrvává nezájem o opětovnou účast voličů ve volbách. Jelikož není stanoveno kvorum pro účast ve volbách a uplatňuje se systém relativní většiny, postačí v řadě případů ke zvolení malé množství hlasů. Také je potřeba vzít v úvahu odlišnou základní koncepci organizace územní samosprávy v České republice. V naší vlasti by znamenala přímá volba starostů a hejtmanů řadu rozsáhlých legislativních úprav, které však nejsou v tuto chvíli připraveny.

Je potřeba také sdělit na závěr, že v současné době Ministerstvo vnitra uvedlo, že začne připravovat věcný záměr předpisu, který bude z legislativního hlediska propracovanější a který následně umožní přechod na přímou volbu starostů a hejtmanů.

Jestli se tak uskuteční po vpuštění tohoto tisku do druhého čtení, záleží nyní a dnes, pokud se bude hlasovat, právě na vás. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové.

Ale chtěl bych vystoupení pana kolegy dát do kontrastu s tím, co tady zaznělo při zahájení projednávání tohoto zákona, kdy poslanci hnutí SPD pouze opakovali stále stejný proslov, ve kterém bylo v zásadě jenom zmiňováno, že jsou jakési obecné důvody přímé demokracie a že to v obcích nefunguje a že bychom měli občanům dát prostor k tomu, aby mohli těm nevoleným politikům, které dávají moc z rukou stranické sekretariáty (?), ukázat, co jsou zač. Dámy a pánové, fakt bychom měli brát v potaz to, že to, co je tady předloženo z pera poslanců SPD, nesplňuje ani základní parametry toho, abychom o tomto vůbec mohli začít diskutovat, abychom mohli vést vážnou rozpravu, kterou tady vlastně v dobré víře pan kolega teď zahájil, ale sem prostě nepatří. Jasně řekněme, že to, co je teď připraveno v tomto sněmovním tisku, je neprojednatelné, nesplnitelné a ve svých důsledcích nebezpečné pro zastupitelský systém v České republice. Dobré odpoledne.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já si tady dovolím krátkou reakci. Trošku znovu ještě zopakuji to, co jsem říkal minulý týden. Tady v minulém volebním období byly dvě snahy prosadit přímou volbu starostů.

A ve druhém čtení, protože je to ústavní návrh, znovu to zdůrazňuji, na rozdíl od běžných zákonů není lhůta na projednání. Nic.

Většina zemí v Evropě má přímou volbu starostů, to jsem tady jmenoval minulý týden, ale jinak.

Proto jsme volili tuto cestu. To je cesta reálná, při zkušenostech tady ve Sněmovně je to cesta konsenzuální a já myslím, že by to takhle bylo zcela ideální.

Připraví se pan kolega Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené a milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi krátce taktéž můj názor k této problematice. Přišlo by mi vhodné, abych tady také dlouze hovořil o svých dvacetiletých komunálních zkušenostech z pozice zastupitele nebo dlouholetého starosty, ale já to tak neudělám. Hlavně z toho důvodu, že mnohé ty argumenty, tady pro mě logické, už zazněly, a na druhou stranu cítím v sobě dostatek pokory a možná i dostatek zkušeností, abych si byl jistý dvěma věcmi. Za prvé, že přímá volba starostů je mimořádně citlivé téma a citlivá záležitost.